50.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Zástupcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a návrh tohoto zákona schválila vláda 18. května.

Vláda České republiky 18. května ve svém usnesení navrhla Sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90. Předkládaný návrh zákona má za cíl po dobu nouzového stavu zdůrazňuji a v navazujícím období řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanci v pracovněprávním poměru včetně jejich prokazování, a to tak, jak jsou tyto vyžadovány zvláštními právními nebo technickými předpisy, které jsou obsaženy v návrhu zákona.